Na druhou stranu chápu, že je potřeba je nasadit v případě potřeby uprchlíků nebo na ta registrační místa nebo podobně a podobně, do těch podrobností se nebudu pouštět, ani bych je přesně všechny nevyjmenovala, a proto se domnívám, že 60 dní je velmi dlouhá doba, kdy může nastat opravdu období nikoho a ničeho a my nebudeme schopni tady zareagovat adekvátně. My si jí jsme vědomi, ale uvědomte si, že jsme řekli, že budeme opozice konstruktivní, a to bezesporu jsme, dáváme návrhy, ale samozřejmě kritizujeme, od toho tady jsme.

Takže prosím i toto vzít v potaz, protože se domnívám, že tady opravdu musíme propojit obě dvě tyto složky, to znamená zdravotnictví a složku Policie České republiky, která nám jednoznačně pomáhá v těch věcech, a my za ně nemáme náhradu, čili bych byla velmi ráda, kdybychom to zohlednili.

Děkuji, paní místopředsedkyně, jenom reakce vaším prostřednictvím na paní kolegyni.

A protože tento nouzový stav má například na policisty skutečně mnohem vyšší nároky, než měl covidový stav na policisty nebavím se o hasičích, ale o policistech v současné době, hasiči to odnesou vždycky v České republice, protože jsou zodpovědní za krizové řízení tak vláda se dohodla, a já jsem od začátku s Policejním prezidiem tak dohodnut, všechny přesčasy odpracované v covidu, byť zatím nebyly proplaceny, se evidují... pardon, v nouzovém stavu spojeném s migrační krizí se evidují, všechny jsou zaevidovány a všechny těm policistům budou formou mimořádné odměny proplaceny stejně tak jako hasičům. A my připravujeme legislativní změnu.

Legislativa Ministerstva vnitra už na tom pracuje, pan náměstek Vokáč nápad má, necháme to projít připomínkovým řízením. Tedy hledáme za prvé systémové řešení. Já bych tady dneska nahlas chtěl říci: policisté a hasiči za ukrajinskou uprchlickou krizi dostanou proplaceny přesčasové hodiny a hledáme systémové řešení, které je bude motivovat i v těch krizových stavech k tomu, aby pracovali i s nějakým řekněme drobným nadšením a finanční motivací. Děkuji. Omlouvám se, není to možné, musela byste se znova přihlásit do pořadí. Není to skutečně možné.

To znamená, že se chystá...

Tři takové drobné otázky.

Jedno je skutečně legislativní změna, ta úplně nejjednodušší, která zruší ustanovení o tom, že se 150 hodin v nouzovém stavu musí odpracovat v podstatě zadarmo. Má to určitě i svoje rizika a je potřeba to nechat legislativním připomínkovým řízením. Potom je tam nějaká komplexnější změna, která by šla aplikovat na danou problematiku, rovněž necháme projít připomínkovým řízením v rámci vlády, v rámci Legislativní rady vlády. Ale teď co se týká těch odpracovaných hodin, které jsou evidovány, tak to bude formou toho, že my jako Ministerstvo vnitra jsme, jestli jste si všimla, navýšili na předsednictví v rámci Evropské unie 300 milionů korun. Bylo tam 300 milionů korun přímo na předsednictví a bylo tam ještě dalších 100 milionů korun jako rozpočtová platová rezerva, kterou v této chvíli budeme rozpouštět právě do těchto odměn. Děkuji a nyní pan ministr školství Petr Gazdík. Prosím, máte slovo. Dobré odpoledne. Vážená paní předsedající, vážené kolegyně, vážení kolegové, já jsem tady byl tázán na otázky ohledně školství. Omlouvám se, přijímal jsem chorvatskou ministryni školství, ale pokusím se ve stručnosti na ty otázky odpovědět, případně o tom, jak vypadá situace uprchlické krize ve školství, případně odpovím na vaše otázky. Já se omlouvám, zaznělo tady, že jak to vláda chce řešit nebo jakou má strategii. Jasně jsem tehdy říkal, že to rozdělujeme na dvě části. Ta první část je teď v tomto stávajícím školním roce, to znamená do června, kdy se snažíme kromě zařazení do běžných tříd zřizovat také druhý způsob, který ten lex Ukrajina umožňuje, a to jsou takzvané adaptační skupiny, které chceme financovat formou šablon. Třetí věc, kterou řešíme do toho června jako zásadní, jsou kurzy češtiny pro to, aby jak studenti středních či vysokých škol mohli získat certifikát o úrovni B2, případně A2, a mohli nastoupit do běžných vysokých škol.